259.

Než požádám pana místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, tak se musím zeptat předsedy hospodářského výboru, kdo nahradí omluveného pana poslance Martina Kolovratníka. Aha, je, vidím, vidím, omlouvám se.